Děkuji, pane předsedo.

Já podporuji jeho návrh a doporučuji všem poslancům, aby jeho návrh podpořili. Děkuji. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Jenom v tom srovnání, co teď se navrhuje a jaká byla skutečná praxe. Protože to usnesení přece změnila tehdejší vládní koalice. Myslím si, že když potom tady byl jakýkoli pověřený člen vlády, a někdy i ten tady chyběl, takže vítám rovněž, v souladu se slovy místopředsedy Filipa, že přicházejí lidé přece jenom postupně k rozumu, a rovněž vyslovuji podporu návrhu pana kolegy Polčáka. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Ony časy se mění. Minulá vláda byla vládou rozpočtové odpovědnosti. Jak si jistě dobře vzpomínáte. Měla pouze dva místopředsedy.

Takže usnesení, které dnes je platné, které navrhujeme zrušit, prostě reagovalo na úspornou politiku vlády České republiky, kterým se snažila daňové poplatníky oprostit od placení co nejmenšího počtu ústavních činitelů. Dnes, slyšímeli, že nově se rodící vláda je přece jenom velkorysejší v této oblasti, bude mít zcela jistě těch místopředsedů vlády více, že dokonce snad některý místopředseda vlády nebude mít ani portfej, takže bude mít jistě dost času reprezentovat vládu v Poslanecké sněmovně, tak logicky přichází tento pozměňující návrh. Abych zvýraznil rozdíl mezi těmi časy minulými a současnými, rád bych tady jménem klubu TOP 09 učinil závazek, že pokud by snad budoucí vláda byla stejně rozpočtově odpovědná a měla pouze dva místopředsedy, budeme první, kdo navrhne opět, že stačí jenom účast člena vlády. Budeli ale těch místopředsedů tři, budeli ale těch místopředsedů jak máku, v takovém případě si myslím, že alespoň jeden by tady sedět mohl. Děkuji za tento veřejný závazek. Mně je to přece jenom málo. Já jsem přesvědčen o tom, že pořád platí základní princip, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, a nikoliv obráceně. Tudíž vláda je kontrolována Poslaneckou sněmovnou.